Není tomu tak. Rozpravu k programu končím a budeme hlasovat.

Nyní tedy můžeme začít hlasovat o jednotlivých návrzích, nejdříve návrhy z politického grémia z dnešního dopoledne. Chcete, abych je opakoval? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu pořadu schůze podle návrhu politického grémia. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Benda. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, moc se omlouvám, stává se mi to jednou za deset let, ale v tomto případ hlasoval jsem pro a na hlasovací listině mám: zdržel se hlasování. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování, které navrhl pan kolega Kalousek. Ano, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ještě pan kolega Kalousek. Nezpochybňuji toto hlasování, dámy a pánové a pane předsedající. Ale tak trochu chci zaprotestovat proti vaší manipulaci.

Posunul jste můj návrh.

Tak, budeme pokračovat. Nyní návrh pana kolegy Bartoně. A návrh je, aby to byla středa 5. 6., první bod odpoledního jednání.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.